Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona.

Důvodem přijetí této právní úpravy je potřeba uvést dotčené zákony do souladu s navrhovaným právním stavem. Jedná se o změny nevelkého rozsahu u velmi omezeného počtu zákonů.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Tento tisk jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, tady to snad bude jednodušší. I když tady ve Sněmovně člověk nikdy neví. Tak já přečtu to usnesení a bude to velice krátké. K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona, sněmovní tisk 561. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové, zpravodajské zprávy poslance Milana Urbana a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 561 ve znění předloženého vládního návrhu zákona; za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. A za poslední, za čtvrté, pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky nemám. Obecnou rozpravu končím. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a také nemám žádné přihlášky. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova nejsou třeba. Končím projednávání tohoto tisku. Budeme se zabývat dnes asi posledním bodem.